Plnou politickou odpovědnost za nominanty nese ministr. Je na jeho uvážení, zda osloví někoho přímo a jmenuje. Zda si udělá jedno, dvě, tři výběrová řízení. Jednokolové, dvoukolové. A je na jeho zvážení, zda bude respektovat nebo nebude respektovat doporučení těchto výběrových komisí.

Dopředu! A pokud ten zákon schválíme, tak se nic na této praxi nezmění.

Neříkám, že vždy, ale mohou. Ale současně dáme alibi tomu ministrovi.

Když pak ten člověk selže ve své funkci, co řekne ten ministr?

A já jsem jim věřil.

Já nic, já ministr! Mnohem podstatnější je debata o vlastnické politice státu. Já jsem v minulých týdnech interpeloval tři ministry vlády, kde je největší podíl těch státních účastí.

Byly to rezorty Ministerstva financí, Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva dopravy.

Takže to opravdu považuji za mimořádně důležité.

Vážené dámy, vážení pánové, chtěl bych také jenom říci, že jsem rád, že se návrh tohoto zákona dostal do třetího čtení tohoto návrhu zákona, který jsme v obdobné podobě také předkládali.

Děkuji za pozornost. Potom zpravodaj v řádné přihlášce ještě v rozpravě. Děkuji za slovo.

A jsem velmi zvědav na to, jak posoudí případ generálního ředitele Českých drah.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Tento zákon je kompromisní zákon. Nelíbí se mi trošičku argumentace, která tady zazněla ohledně alibi. Ale je tady aspoň naznačen klasický postup výběrového řízení, klasický postup toho, jak ty funkce jsou obsazovány. A jeho dodržení je někde dáno.

Ale samozřejmě ohledem času každý v té řídicí funkci, nebo v té manažerské funkci, popř. dozorčí funkci, podle typu, kde bude, bude reagovat na aktuální věci. Z toho se ministr prostě vyvléct nemůže, že tam má své lidi, kteří zastupují stát, pokud je to státní, popř. polostátní organizace. A nemůže se zbavit zodpovědnosti jak za tu politiku, která sice nebude asi přímo definována ze zákona, to znamená tu vlastnickou politiku státu, ale ani za ty lidi, kteří tam zastupují stát. A to by si ministři vždycky měli uvědomovat.

Oni jsou tam za český stát. Za ministerstva. Mají razit politiku státu v těchto organizacích. A to je základ.

Protože on je přece odborník v té oblasti a on předává, dává větší důraz na environmentální situaci, kterou on jako odborník obhajuje oproti zájmu státu. Čili ona je ta vyváženost, a hledat v tom zastoupení a v té politice i v tomto zákoně bude na budoucnosti a uvidíme, jak se bude vyvíjet. Samozřejmě tento zákon, ten návrh, je apelem. Je apelem, kterým veřejnost poukazovala na ty minulostní použijili výkaz aféry, asi ano, je to možné použít. Z druhé strany chci upozornit na to, že tady máme nejenom ty řídicí a výkonné, ale máme tady i dozorčí orgány. A tady zopakuji dlouhodobou politiku Komunistické strany Čech a Moravy, že my trváme na tom, aby v dozorčích orgánech byla v rámci státních a polostátních podniků zastoupena celá šíře politického spektra této Sněmovny, abychom měli informace a měli možnost dozorovat, zdůrazňuji dozorovat, výkon státu v těchto organizacích, protože to je jedna z povinností nás politiků, a politiků opozice dvojnásob, abychom hlídali výkon práva státu v těchto organizacích. Děkuji panu zpravodaji.

Tak já v mnohém, co tady zmiňoval kolega Stanjura, musím souhlasit.

Odmítne ho prostě.